Děkuji.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, ukončuji hlasování a prosím o stanovisko paní...

Děkuji za stanoviska. Nyní zahajuji hlasování o návrhu B2.

Kdo s tímto návrhem souhlasil, bylo...

Konstatuji, že tento návrh usnesení nebyl schválen. Děkuji.

Děkuji, paní zpravodajko.

A paní zpravodajko, prosím?

Takže nyní bylo o všech návrzích hlasováno. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Předneseme návrh usnesení. Ještě chce poznámku paní zpravodajka. Prosím.